druhé čtení A prosím pana ministra Pelikána, aby se ujal slova. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně Pane ministře, já vás ještě jednou nerad přeruším, ale musím. Znovu opakuji, že diskuse mimo téma prosím zásadně v předsálí. Děkuji. Pravdu má pan předsedající. Dámy a pánové, předkládaný návrh k ratifikaci Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci je poměrně jednoduchá věc.